Děkuji. Faktická poznámka. Já jsem tady řekl, že jsem jednal s představiteli opozice, ale já jsem tím myslel Stranu regionů. Já jsem myslel opozici, která v této chvíli zůstala v opozici s panem Jefremovem, protože jsem byl přesvědčen, že je dobré, aby tato opozice byla součástí vlády. V rámci požadavku inkluzivity mi vadilo, protože původně stanovisko Evropské unie bylo dokonce takové, že by součástí vlády měl být i pan Janukovyč, a naše role byla, že jsme chtěli vytvořit vládu pokud možno bez extrémů, ale s tím, aby tam bylo co nejširší zastoupení včetně Strany regionů. On mi řekl, že ne, že jim to bylo opakovaně nabízeno. A uváděl mi důvody, proč Strana regionů do vlády nešla. A já jsem mu říkal, že si myslím, že to je špatně.

Takže abychom si rozuměli, mluvil jsem s těmito představitele opozice, protože mi dokonce vadilo, že jsou v opozici. To byl normální rozhovor s lidmi, kteří byli ochotni se s námi bavit a kteří byli připraveni nám to vysvětlit.

Mohl bych vám, přátelé, jmenovat ministry Evropské unie, se kterými se nesetkali. Nikomu jsem tam nic neradil! Snad je to jasné. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Jestliže má být česká zahraniční politika politikou suverénního státu, nemůže to být kopie tiskové zprávy Bílého domu. Za druhé. Jestliže posíláme naše vojáky bojovat proti terorismu, tak je potřeba si uvědomit, že na Majdanu nejradikálnější síly, které používaly opravdu silové prostředky, jsou teroristé, kteří jsou teď najednou demokraty. To chcete říct, že lidé, kteří vraždili, zabíjeli, tak na ně najednou máme jiné hledisko, jiný pohled?

Budeme to tolerovat? To se posouváme kam?

Prosím, aby zahraniční politika České republiky nekopírovala účelovou politiku jiných států. Děkuji vám. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Grospič a poté pan poslanec Kalousek. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu ministru zahraničních věcí a vyjádřit osobní přesvědčení, ale myslím si, že přesvědčení, které asi bude sdílet velká část z vás, vážení kolegové, že by napříště nemělo podstatu české diplomacie určovat osobní přání ministra zahraničí, ale v podstatě vláda a Parlament České republiky. Děkuji. Máte slovo.

Ještě jedna faktická poznámka.

Já jsem možná na tohle téma podrobněji mluvil na evropském výboru.

Americký seznam vzniká zvlášť, protože americký právní řád je jiný než evropský. Prostě s tím nesouhlasím.

Jsem připraven přijít na výbor a bavit se o složení současné ukrajinské vlády. Já sám tam mám výhrady, ale nepoužíval bych těchto slov. Problémy jsou asi na delší debatu. Děkuji vám. Mám zde další dvě přihlášky s faktickou poznámkou. První z nich je pan poslanec Benešík, druhý pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že není možné omlouvat v jednom případě porušení mezinárodního práva porušením v druhém případě mezinárodního práva.

Velmi zajímavé je, že Vladimír Putin v jednom jediném projevu říká: